Co se týká dalších tisků, které jsou zařazeny na dnešní pořad schůze, tak jako první je zde zařazen sněmovní tisk 1039 odškodňovací zákon.

Bohužel neřeší podniky nepřímo zasažené skrz dodavatelské řetězce a propad poptávky, přesto by tento druh pomoci podnikatelům pomohl více než stávající opatření. Takže my podporujeme propuštění tohoto návrhu případně do druhého čtení, kde se o něm můžeme podrobněji pobavit. Toto je novela z dílny ODS a byla původně prezentována jako zavedení pravidla třikrát a dost, tedy zaváděla postih těch příjemců dávek, kteří jsou odsouzeni za trestný čin nebo se opakovaně dopouštějí různých přestupků. Novelu jsme od počátku kritizovali. Postih formou odejmutí dávky hrozil už třeba za zanedbání školní docházky, a to v době, kdy byla zaváděna distanční výuka, která byla právě pro rodiny z ohrožených lokalit často těžko dostupná. Pro tyto rodiny by to mohlo být likvidační.

Jeho hlavním obsahem je zavedení exekuce dávek a uložené pokuty za přestupky.

Dávka v hmotné nouzi je jediným příjmem, který jim zůstane.

Je to minimum, které potřebují pro samotné přežití. A tento klíčový princip, že toto minimum je potřeba lidem ponechat, a to v zájmu celé společnosti, novela mění. Návrh obchází pravidla pro exekuce a nadto se týká pouze pachatelů některých přestupků, nikoliv všech, aniž by tento výběr byl nějak odůvodněn jejich závažností.

V současné době musí lidé žádat o opětovné posouzení zdravotního stavu. Proces tedy musí projít obvyklým kolečkem přes přetížené posudkové lékaře. Průkaz přitom již jednou přiznán byl, navíc s trvalou platností. Opakovaně se přitom ve Sněmovně a ve výboru pro sociální politiku řeší stav lékařské posudkové služby, její přetížení a nedostatek lékařů.

Abych to shrnul, podporujeme projednání tří ze čtyř těch bodů. Takže bych chtěl vyzvat vás, kteří si tam také jistě najdete svůj bod, abyste podpořili návrh této schůze. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane místopředsedo. Další s přednostním právem, pan předseda Jurečka, poté se připraví pan místopředseda Sněmovny Petr Fiala. Připomínám, jen přednostní práva, nejsme v rozpravě, není možné se hlásit k faktickým poznámkám. Děkuji. Dobré dopoledne. Vážený pane předsedo, tři členové vlády, kolegyně kolegové, já vás tady vítám na této mimořádné schůzi v jejím úvodu.

A myslím si, že je důležité, aby tady páni ministři se k této záležitosti také postavili čelem, vyjádřili.

Nicméně teď k tomu programu schůze.

Chápu, že krizový zákon a jeho způsoby možných kompenzací byl koncipován na základě jiných historických zkušeností, byly tam především promítnuty povodně. Teď jsme v jiné situaci.

A proto je tady skupina poslanců, která tento návrh předkládá.

Takže bych vítal to, kdyby vláda v takové situaci řekla: dobře, my to tady rušíme v krizovém zákonu, ale uděláme jiný zákon, kdy tyto věci nastavíme tak, aby tady bylo férové prostředí i pro tyto situace.